Prosím pana poslance Kalouska, přihlášeného do rozpravy. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Je to i logické, přálo si to tak 19 % voličů.

Ta první věta zněla: Chci být ministrem financí a nikdy by mě nenapadlo číst státní rozpočet. Tu teď opustím. Ta druhá věta zněla: Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje.

Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje. Červnové limity státního rozpočtu byly o 24 mld. nižší než to, o čem vy jste tady hlasovali. Chceme šetřit, ale chceme utratit o 24 mld. víc.

Takže kolegyně a kolegové, pokud to myslíte vážně, pokud i ten velmi malý a velmi kosmetický škrt v provozních výdajích vážně chcete ušetřit, pokud to nechcete jenom tvrdit na kamery a přitom utrácet ze všech sil ve prospěch svých konfliktů zájmů, tak to nemůžete převést vládní rozpočtové rezervě. Pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, která bude pod kontrolou parlamentu, a pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, u které bude jistota, že skutečně vede k šetření, ne utrácení ve prospěch někoho, jak se kdo vyspí.

Mnoho z nich bude přijato, mnoho z nich přijato nebude a na konci zbude nějaká částka ve vládní rozpočtové rezervě. Pokud by to dopadlo tak, jak si maluje rodící se koalice, tak ve vládní rozpočtové rezervě zbude minimálně o 3,5 mld. více prostředků, než je ze zákona povinné.

Takže pokud vážně, pokud opravdu si myslíte, že tyto prostředky by se měly ušetřit, tak bych rád sdělil dvě zprávy.

Těším se, jak to bude vypadat během roku. Ale i kdybyste opravdu chtěli ušetřit ty umrněné 3,5 miliardy, tak já si toho vážím, já to podpořím. Ale pak bych si opravdu přál, abyste je ušetřili.